Děkuji. A nyní se tedy posuneme k obecné rozpravě. Tak prosím.

Děkuji za tento procedurální návrh. Budeme hlasovat bezprostředně.

Já se omlouvám. Kolega Marek Benda děkuji za slovo, pane předsedající má pravdu, ten návrh je nehlasovatelný. Já jsem udělal chybu. Chci navrhnout tady tento konkrétní návrh jménem dvou klubů, a to konkrétně klubu ANO a klubu SPD.

Tak popišme si situaci. Máme tady vládu bez důvěry, vládní lavice skoro prázdné, premiér chybí, jeden, dva, tři, čtyři ministři ani nevím, kolik vás je, 15, 16. A my tady máme kvůli vládě bez důvěry projednávat zákon, který je špatně připravený, kde se pod rouškou implementace neúměrným způsobem zvyšují pravomoci Finanční správy, a máme tady sedět do 21. hodiny, protože někdo spěchá. Než špatný zákon je lepší žádný zákon. Díky tomu, jak sama správně přiznává já netvrdím, že to tajila , že to takzvaně vylepšují, dávají další a další kompetence, další a další kompetence Finanční správě, tak v takovém stavu my občanští demokraté takový zákon podporovat nemůžeme.

Děkuji. No, zvyk velí, že bychom měli přestávku umožnit, takže pokud nikdo nic nenamítá, já bych přerušil schůzi na 40 minut na přestávku.

Ano, takže jelikož první zazněl návrh na prodloužení, tak nejdříve budeme hlasovat o návrhu... Nejdříve budeme... Já podávám námitku proti postupu předsedajícího. To fakt není možné. Takže dávám námitku proti postupu předsedajícího. Dobře, v tom případě asi necháme nejdříve hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího. Jenom bych chtěl vyjasnit, že to je námitka proti mému postupu, že tedy nejdříve budeme hlasovat návrh, který byl podán první, ano?

Já jsem nerozuměl vaší otázce. Byl podán i jiný návrh, návrh na prodloužení doby pro hlasování zákonů. A to je můj první návrh.

Tak znovu.

Bude to hlasování číslo 30. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti? Hlasování skončilo. Návrh byl zamítnut. Takže budeme postupovat dál podle mého postupu.

Takže zahajuji hlasování číslo 31. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A nyní tedy byla žádost o...